Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Je dobře, že tady kolegyně Langšádlová ještě zůstala, protože mé vystoupení bude z velké části orientováno i k její replice, která naše poslední jednání přerušila. Dovolte mně, dámy a pánové, abych reagoval na svou zmíněnou kolegyni Langšádlovou, která zde vystoupila s tvrzením, že mnou zmiňovaná Analýza vysílání České televize a Českého rozhlasu v období před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu 2016, zpracovaná výzkumným pracovištěm Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy CEMES pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání za několik set tisíc korun, byla mimořádně nekvalitní a nekompletní a že to takto potvrzuje dokument, ke kterému se přihlásilo i několik univerzit a sociologů. Jestli ale kolegyně Langšádlová explicitně tvrdila, že tato analýza je nesmysl, a opakovaně šířený nesmysl, musím ji v této souvislosti upozornit na několik aspektů. Na vypracování této analýzy byl nasazen široký tým. Statistické zpracování dat zabezpečoval pan Ondřej Dvouletý z Vysoké školy ekonomické.